Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo. Já jsem návrh podrobně zdůvodňoval v prvním čtení, stejně tak jsme debatovali stanovisko vlády.

Chci říct, že mám připraven pozměňující návrh, který přednesu a odůvodním v podrobné rozpravě, který na tuto výtku reaguje a návrh zákona dává do souladu s evropským právem. A současně chci říct, že přednesu druhý pozměňující návrh, který díky délce projednávání musí zareagovat na účinnost tohoto zákona. Děkuji.

Tak prosím pana poslance Šincla, aby pana zpravodaje zastoupil, byl náhradním zpravodajem a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.